Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil být malinko obsáhlejší, čímž nechci se hned na začátku zbavit vaší pozornosti, ale spíše bych chtěl připomenout, jak vůbec ten zákon se rodil.

Samozřejmě po schválení, protože to je velice citlivý zákon, skrz který protečou stamiliardy ročně, se objevily různé nápady a odpory k tomu, co ten zákon způsobil. Bylo mu připočteno daleko více negativ, než která kdy v něm byla napsána. Není to pravda.